To by asi tam ani nebylo dáno. Ale to si myslím, že by tam významným způsobem kolegy zajímalo, kdyby se to tam dalo potom jako technicky dodat, tak to je přesně to, co jsem říkala, že bychom se zeptali přes kolegy ve výborech. My si musíme si uvědomit jednu věc, a sice že energie obecně není dostatek. A abych tady citovala odborníky na Kolegyně a kolegové, vím, že už jednáme dlouho. Přesto bych vás chtěl požádat o ztišení s respektem k paní poslankyni, aby bylo slyšet, co říká. Děkuji, pane předsedající. Musíme si uvědomit, že skutečně svět se začíná rozdělovat. A to je všechno potom i jaksi pro životní prostředí a možnosti, které můžeme pro naše obyvatele zabezpečit.

Myslím si, že to by bylo tam třeba eventuálně potom propříště dopracovat.

A opravdu znovu upozorňuji, že ve Spojeném království po třiceti letech znovu povolili vybudování hlubinného uhelného dolu, protože bohužel té energie nemají dostatek, ať udělali cokoli.

A zase, já tady nevidím předpoklady, které by vedly ke zvýšenému pěstování těchto plodin. Jinak samozřejmě biologický odpad je typicky ze zemědělství, ale také lesnictví, anebo to, co by možná bylo zajímavé pro mnoho našich domácností, a to je domácnosti, potravinářský průmysl dále. Samozřejmě ve městě těžko.

Všichni, nebo ne všichni, ale starší lidé si pamatujeme, kdy byly uhelné prázdniny, a to proto, že...

A je tady velká obava z toho, že při této ne úplně jasné situaci na trhu s energiemi se podaří nadále.

A moje otázka zní: jakým způsobem bychom tady mohli tedy bioplynkami pomoci těmto školám, zařízením, aby tam mohly eventuálně třeba tím zabezpečit nějakou klimatizaci? Jistě by to bylo potom k diskusi na výborech.